Samozřejmě že neohrožuje.

Tento argument prostě pokulhává.

Vyhlášení stavu legislativní nouze hodnotím jako nepřípadné, protože je určen k věcem, které přijdou náhle, například přijdou povodně a bude nutné urychleně řešit jejich důsledky.

Je to protiústavní hned ve dvou rovinách. Vedle legislativní nouze je to i retroaktivita. A také například on připomíná, že současná situace není ani mimořádná, o mimořádné valorizaci se totiž vědělo dopředu. Budeme o tom jednat, až to k nám dorazí.

Tak tedy znovu. Vláda o ní věděla a měla celou situaci řešit podstatně dříve. Ale stejně jako se vláda neobtěžovala a dodnes neobtěžuje s řešením té prvotní příčiny, tedy enormně vysoké inflace v Česku, neobtěžovala se ani s tím, že ruku v ruce s tímto hospodářským jevem přijde tlak na výraznější povinnou valorizaci důchodů. Ale naše země nepotřebuje vládu alibistů. Potřebuje vládu, která má řízení země pod kontrolou.

To je prostě neuvěřitelné vyjádření jakékoliv ministra, natož ministra financí. Asi má nějaké tajné fondy. No a protože se víkend panu ministrovi Stanjurovi moc nepovedl, ale on byl spokojenej, ještě bych se rád zastavil u jeho vyjádření na serveru Novinky.

No, takže já myslím, že ta situace je jasná.

Vybudovali tuto zemi, naši krásnou zemi, a bohužel tahle vláda ji devastuje. Takže hnutí ANO bude nadále bojovat za naše důchodce. Uděláme všechno pro to, aby zkrátka tohle nenastalo, protože pro vládu jsou to drobné, ale pro důchodce jsou to důležité peníze. Takže tímto zatím končím svůj příspěvek.

To jsou veřejně dostupná data o tom, jak se bude vyvíjet důchodový účet v České republice, to znamená, jak se budou vyvíjet výdaje, které nebudou kryty, odvody na sociální pojištění.